Nejde přece o to, tímto zákonem zřídit nějakou šikanu nad hospodařením krajů, obcí a měst a jejich příspěvkových organizací. Nejde o to, jestli ten Nejvyšší kontrolní úřad na tuto agendu přijme 10, 20 nebo 30 lidí.

Vláda se zabývá nálezy NKÚ a vláda také nařizuje nápravná opatření, která musejí například fakultní nemocnice nebo státní organizace, případně ministerstva učinit k tomu, aby nedocházelo k pochybením, která byla nalezena v nálezech Nejvyššího kontrolního úřadu. Pokud by takto fungoval například i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, tak si myslím, že bychom mohli být jako republika dále v prosazování práva v naší republice. Pan kolega Vilímec prostřednictvím pana předsedajícího tady zmiňoval, že přece obce jsou již dnes dostatečně kontrolovány vlastními kontrolními výbory. Já bych rád odkázal prostřednictvím pana předsedajícího, aby si pan kolega nastudoval právní úpravu o obcích a podíval se, jaké to vlastně že kompetence má kontrolní výbor obce nebo kontrolní výbor kraje. Tam se dočtete, že můžete kontrolovat soulad usnesení nebo kontrolu usnesení rady, případně zastupitelstva, soulad s právními předpisy, ale vůbec nemůžete jít do kontroly hospodaření a už vůbec ne jeho efektivity. Nemůžete se podívat na hospodaření právnických osob, na smlouvy, které uzavírá rada, a podobně. A to je, prosím vás, velmi vážná věc.

To je naprosto tristní. Já bych tady chtěl vyjádřil svou podporu, výraznou podporu tomuto návrhu zákona a chtěl bych připomenout, že 165 poslanců se vyjádřilo mimo jiné k podpoře rozšíření kontrolní pravomoci NKÚ.

Je to krok správným směrem. Děkuji za pozornost.

Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji, pane předsedající. To není pravda.

Děkuji. A nyní pan poslanec Marek Benda. Připraví se pan kolega Seďa. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, já začnu tam, kde skončil můj kolega Vilímec, a to je na výjimce z provedení RIA, hodnocení dopadu regulace tohoto zákona, kterou si pan ministr zřejmě proto, že to sám dělá, udělil. Mně se to zdá mimořádně pochybené, protože dobře víme, že tento návrh zákona vyvolává pochybnosti, a to opakované, jak v této Sněmovně, tak zejména v Senátu, protože ti, kteří ho kritizují, neříkají, že nemá existovat žádná kontrola , ale říkají: Existuje již tolik stupňů různých typů kontroly, že než zavedeme další prostřednictvím NKÚ, bylo by potřeba přehodnotit ty ostatní. A jsme klidně připraveni se podrobit kontrole Nezávislého kontrolního úřadu, dokonce to pro nás bude v mnoha směrech výhodnější, než když chodí tu finanční úřad, tu krajský úřad, tu ještě další a další kontroloři přes dotace a další. Ale udělejte v tom prosím nějaký systém. To je přesně úkol přece vlády. To je úkol vyhodnocení RIA, aby takovouto úvahu udělala a předložila nám nějaké komplexní řešení. Na toto se vláda upřímně řečeno úplně vykašlala. Každý si dělá, co chce.

Říká se, že bude jednotný audit.

Já to pokládám fakt za nefér vůči těm obcím.

Když se nám zachce, tak zjistíme, že měl být proveden posudek nebo neměl být proveden posudek, že bylo prodáno nad cenou nebo pod cenou. Mně nevadí tato novela zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, ale vadí mi, že není spojena s dalšími předpisy, které umožňují kontrolovat samosprávy. A buďme si jisti tím, že jestli tohle pošleme do Senátu, tak žádnou novelu Ústavy o Nejvyšším kontrolním úřadu a rozšíření jeho pravomocí mít nebudeme. Nevím, jestli si někdo všiml, že ústavněprávní výbor navrhl zamítnutí ústavní novely. Ústavní novely zamítnutí ústavněprávní výbor. Předpokládáme, že má šanci vláda získat v Senátu třípětinovou většinu? No já předpokládám, že za takové situace asi poměrně těžko. A že by to bylo na nějaké poměrně pečlivé vyjednávání.

Já mám splněno, za zbytek může Sněmovna nebo Senát, což budou ti zločinci, kteří to zamítnou. Pokládám to za velmi nerozumné řešení ze strany vlády, za naprosto čirý alibismus, a výsledek bude takový, že nebudeme mít vůbec nic.

Pak si myslím, že dává smysl, abychom takový návrh zákona projednávali, a pak se také budeme bavit o tom, jestli je to jenom zákonnost, nebo právě i ona účelnost, což je strašně problematický pojem, a vůbec nedokážu pochopit, jak si nějaký úředník z Prahy myslí, že by mohl posuzovat, jestli v obci Horní Dolní bylo účelnější opravit koupaliště, nebo dát fotbalistům, nebo dát hasičům.